Pravda se má říkat právě na půdě Poslanecké sněmovny. Žádáme vás, abyste s tímto základním poselstvím oslovil všechny poslance Sněmovny.

Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík.

Stačí se jen podívat na to, jací lidé tehdy často přicházeli k majetkům a kdo jim k tomu majetku pomáhal. Děkuji. Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Fichtner, po něm pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, pojďme se podívat na ten problém bez politické mlhy, kterou se tady mnozí mí předřečníci snažili vytvořit. Základní fakta. Musí se tedy pohybovat striktně v mezích jednacího řádu a být pokud možno nestranný. Podle § 13 odst. 2 jednacího řádu lze disciplinární řízení zavést proti poslanci, který svým projevem učiněným ve Sněmovně nebo v jejích orgánech urazí poslance.

Takže jinými slovy, mandátový a imunitní výbor může poslanci uložit sankci při splnění tří podmínek.

Že k onomu výroku došlo ve Sněmovně, to je prokázáno, to je nepochybné, stejně jako je nesporné, že si pan poslanec Ondráček u mandátového a imunitního výboru stěžoval. Zbývá se tedy zabývat poslední otázkou, to jest, za pan poslanec Kalousek svým výrokem urazil pana poslance Ondráčka. Je to urážkou, nebo není?

Tedy je pravdou, že pan poslanec Ondráček byl příslušníkem komunistické policie, nebo chceteli komunistickým esenbákem. To je jiný příběh.